To si nikdo nevezme na triko, aby tam vzal víc dětí. Rodiče, kteří třeba budou mít dítě, tedy ve třech letech dají do mateřské školy, ještě tam bude ve čtyřech letech, a v pěti letech už ta školka bude mít plnou kapacitu, protože ji bude muset naplnit dětmi, které povinně budou muset jít do školy, a tak ta děcka po roce nebo po dvou, které chodí do školy, budou ji muset opustit a budou si muset hledat místo někde jinde. Možná že ve městech to nebude takový problém. Možná. Říkám možná, protože vlastně nikdo pořádnou analýzu dopadu tohoto kroku neudělal. A to je jedna z věcí, kterou primátoři a zejména starostové malých obcí vidí, protože to bude padat na ně.

Ono to po inkluzi ano, souhlasím s tím, že inkluze není předmětem tohoto návrhu zákona, ale inkluze znamená další finanční nároky na zřizovatele škol. Další potíže, které jim přinese. Když se podíváte na rozpočty obcí, a to je také něco, co nám chybí, rozpočty obcí, které zřizují základní a mateřské školy, jsou velmi zatížené provozem.

Já jako člověk, který má dnes doma čtrnáctiměsíčního syna, si neumím představit, že bych se ocitl v situaci, že za šest měsíců bych měl odvést syna do mateřské školy. Že z toho spíše děláme sociální dávku, než abychom řešili vzdělávací systém, a řeknu, snahu, nebo naplňovali snahu toho, aby děti chodily do školního věku připravené. Ač často s panem prezidentem nesouhlasím, sdílím s ním v tomto ohledu názor. Jsem rád, že zákon do Poslanecké sněmovny vrátil, jakkoli je mi jasné, že...

Prosím, pokračujte. Pokud stát chce pomoci rodinám s dětmi, pak to nemá řešit cestou, že jim otevře mateřské školy a udělá z nich v podstatě pseudojesle, ale má to řešit v oblasti sociálních věcí.

Eviduji dvě faktické poznámky, první pan poslanec Birke, po něm pan poslanec Opálka. Děkuji za slovo. Vážená vládo, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, ač si Petra Bendla vaším prostřednictvím velmi vážím, jeho zkušeností z komunální politiky, tak tady fakt s ním nemůžu souhlasit ze tří důvodů. Nemůžete srovnávat všech 6 300 obcí, které máme v České republice, které zřizují mateřské školy a základní školy.

Proto to říkám, že to je trošku nesrovnatelné.

Ale můžeme mít samozřejmě odlišné názory. Evidentně je máme. Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Opálka, po něm pan poslanec Bendl a další. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, je v tomto návrhu zákona hodně toho, co bych podpořit chtěl. Přesto je tam taková systémová změna, o které hovořila kolegyně Semelová, že náš klub tento zákon nepodpoří.

Pro dětské skupiny, tam nám ty stejné důvody, které uvádíme pro mateřské školy, nevadily, a tady nám vadí. Ale vadí mi rozdíl přístupu ke každému zákonu jinak. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl, připraví se pan poslanec Adamec.

Děkuji. Nyní pan poslanec Adamec, připraví se pan poslanec Stanjura.

A já jsem si vždycky myslel, že ty jesle budou sloužit pro ty sociálně nejslabší, pro matky samoživitelky. Jaké bylo mé překvapení, že největší tlak na jesle byl od lékařek a podobných profesí. Není to úplně o tom.

Ano, máte pravdu. Je to tak.

Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Stanjura, připraví se pan poslanec Fiedler.